Pan předseda Faltýnek s přednostním právem, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Nicméně já jsem tady podle mého názoru je to o tom principu, jestli říkáme: člen vlády může něco vlastnit, nebo ne. Já si osobně myslím, že žádný, nicméně to nenavrhujeme, protože ten princip se nám nelíbí, že má být omezeno vlastnictví, a vlastnictví není činnost, jak už tady říkal kolega Vondráček. Ale měl jsem jednu otázku, která se týkala konkrétního člověka, vedle kterého Marek Benda sedí, jestli je to prostě správně, že takto je ta věc řešena. To jsme si asi nerozuměli.

A já za sebe říkám, že je to špatný postup, když dělám, když tato firma, která je moje jako politika, dělá obchod se státem, s obcemi atd. Ten princip jsem tady jenom chtěl zdůraznit, že se nám nelíbí.

Jenom krátce k mému předřečníkovi panu předsedovi Faltýnkovi, který neví, jaký je rozdíl mezi mocí výkonnou a mocí zákonodárnou.

Žádné další faktické poznámky nemám, v tom případě s řádnou přihláškou pan poslanec Chvojka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Řešíme, že těch 25 let tady nebylo úplně dobrých.

průřezově napříč všemi mimo hnutí ANO, tak ten pozměňovací návrh ústavněprávního výboru dneska má dvě roviny. O té jedné se mluvilo docela podrobně, to je institut ovládající osoby, o té druhé rovině se mluvilo o dost méně, to jsou ty mediální věci.

Já jsem si udělal analýzy nejenom svoje vlastní, ale některým zkušenějším kolegům. Neříkám, že je to protiústavní, podle mého názoru šance, že by to u Ústavního soudu obstálo, protože předpokládám, že hnutí ANO nejspíše možná ten tisk dá k Ústavnímu soudu. Zbytečně by to další diskusi zahlcovalo.

Ten návrh není a ani nemůže být zaměřen proti nějaké konkrétní osobě.

A také nejsou.

Já prostě nevím, kdo bude v příští vládě.

Předpokládat, že někdo bude někdy premiérem nebo ministrem, to je opravdu v politice nerozvážné, protože jak všichni víme, politika se mění z týdne na týden a z měsíce na měsíc. Přece úspěšní lidé nejsou jenom ve vaší straně.

Kdyby tam bylo napsáno: ten, kdo vlastní to a to, nemůže kandidovat, nemůže do politiky, tak ano, tak porušuje jeho ústavní práva, jeho rovnost v tom, že může kandidovat jako každý ostatní.

Opozice tam neměla žádný přístup.

Ale všem přišlo divné, že starosta a samozřejmě nemorální, určitě ne protizákonné, ale nemorální že starosta si vydává obecní noviny a píše si tam jenom sám o sobě.